Děkuji vám. Já jenom poslední větu.

Já prostě na to musím odpovědět, pokud probíhá trestní řízení, pořád platí presumpce neviny.

Je to ústavní demokratický princip a nechtěl bych, aby na mě byly kladeny dotazy, které primárně nesměřují na mě, ale směřují především na orgány činné v trestním řízení. A jedna věc k tomu ještě.

Já děkuji za pochopení.

Pane zpravodaji?